Hlásil se s přednostním právem předseda klubu SPD Radim Fiala. Děkuji za slovo.

Není to úplně jasné a jednoznačné. Žádám ještě o dalších minimálně pět minut, ale jak se dívám tady okolo, tak si myslím, že na to, jestli dvě minuty to potom nebude mít smysl, abychom se setkávali.

Já bych chtěl požádat jménem dvou klubů, ANO a KSČM, o prodloužení doby k hlasování do doprojednání tohoto bodu po jedné hodině.

Budeme pokračovat. Nyní tedy budeme hlasovat o návrzích usnesení.